Kolegice i kolege, budući da evo je nažalost nastavak sjednice nasilno fizički onemogućen, ja ću prekinuti današnju sjednicu … [[Pljesak.]] i sjednica će se nastaviti sutra. Točno ću vam reći po kojem redoslijedu kako ne bi nitko imao izgovora da ne zna i ne može se pripremiti. Dakle, krenut ćemo sa Konačnim prijedlog Zakona o poljoprivredi, drugo čitanje, P.Z.E br. 411, zatim Konačni prijedlog Zakona o uzgoju domaćih životinja, drugo čitanje, P.Z.E. br. 399. Treće Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. br. 529. Četvrto Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 530 te izjašnjavanje o amandmanima koji su dosad podneseni. Time završavam današnju sjednicu